Pan předkladatel? Děkuji.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat. Děkuji a připomenu, že v tuto chvíli se stal nehlasovatelným návrh z hospodářského výboru pod písmenem A3. Další hlasování bude společné k pozměňovacím návrhům pod písmenem D D1 a D2, tato dvě čísla, a jsou to návrhy pana poslance Sedi. Stanovisko garančního výboru je záporné a nedoporučuje přijmout. Děkuji. Pan předkladatel? Děkuji.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat. Děkuji. Tudíž jsou hlasovatelné i návrhy A4 až A5. Takže nyní bude společné hlasování pro pozměňovací návrhy pod písmenem A z garančního hospodářského výboru. A pro upřesnění, budeme hlasovat A1 až A11 společně, kromě návrhu A3, který už je nehlasovatelný.

Omlouvám se. Opravdu je to A1 až A11 kromě A3 a stanovisko hospodářského výboru je doporučující, tedy kladné. Pan předkladatel? Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu?

S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat. Je to můj pozměňovací návrh a týká se výroční zprávy v dozorčí radě. Stanovisko garančního výboru je kladné. Pan předkladatel? Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat. Ty jsou také moje a po diskusi na hospodářském výboru rozumím argumentům, každopádně jako zpravodaj konstatuji nedoporučující, záporné stanovisko garančního výboru. Pan předkladatel? Děkuji. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat. Nyní tři pozměňovací návrhy, které vyčerpají písmeno C. Tyto návrhy se týkají možnosti poskytování půjček, resp. úvěrů od fondu, a jsou vypořádány garančním výborem kladně. Pan předkladatel? Děkuji.

Kdo je proti tomuto návrhu?

S tímto návrhem byl také vysloven souhlas. Můžeme pokračovat. Poslední pozměňovací návrh, který jsme nehlasovali, je pod písmenem F jako Foldyna a kolega poslanec Foldyna je také jeho autorem. Týkalo se to zpřesnění modernizace, resp. oprav infrastruktury. Pan ministr? Děkuji.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas, a pro pořádek se ptám, jestli jsme vypořádali všechny pozměňovací návrhy. Ano, konstatuji, že jsme vypořádali všechny pozměňovací návrhy a můžeme hlasovat o návrhu zákona jako celku.